Došlo i k poklesu inkasa daně, na kterou je tento podíl navázán.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Táži se zpravodajů, především garančního výboru pana poslance Volného, zda se chce vyjádřit. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, kolegové, kolegyně.

Ano, děkuji. Táži se zpravodajky dalšího výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní poslankyně Věry Kovářové, zda se chce vyjádřit. Nechce. Prosím, aby se připravili další poslanci. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Senát k tomu přistoupil z následujících důvodů.

Tímto opatřením se také řeší jedna věc, která, musím říct, senátory velmi trápila, to je skutečnost, že v okamžiku, kdy, a týká se to, vážené kolegyně a kolegové, také vás, když podáváte daňové přiznání, kterým si dáváte například různé odpočty, které v průběhu roku dáváte, jako například různé dary, které dáváte různým sociálním a dalším institucím, a pak si požádáte o odpočet, tak paradoxní je, že to, co se vám vrací do vašich peněženek, tak jde pouze, nebo do této chvíle šlo pouze z kapes vlastní obce, ve které bydlíte.

Takže je evidentní, že tahle situace se musí řešit. Senát zároveň v doprovodném usnesení žádal vládu, aby v případě přijetí dalších úlev se touto situací zabývala a zabránila tomu, aby tyto úlevy snižovaly dále rozpočty obcím. Z těchto důvodů doporučuji jménem Senátu Parlamentu ČR vrácený tisk ve znění pozměňovacího návrhu schválit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane senátore, a prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, která je řádně přihlášena do rozpravy, a po ní se připraví s přednostním právem místopředseda Sněmovny Gazdík. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve výboru pro veřejnou správu se v průběhu projednávání tohoto tisku podařilo schválit pozměňovací návrh, který obcím a městům s účinností od 1. ledna 2016 navyšuje podíl na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %.

Pan ministr financí Babiš s tímto návrhem po celou dobu projednávání nesouhlasil. Mrzelo mě to, protože jsem argumenty, se kterými tak činil, považovala za velmi slabé. Například že obce hospodaří dobře, že mají příliš peněz na účtech. Říkala jsem si, že pramení z toho, že pan ministr nemá vůbec žádnou komunální zkušenost, a proto odůvodněnost požadavku samospráv svým způsobem pochopitelně podceňuje. Přitom hlas bývalých nebo současných komunálních politiků hnutí ANO je natolik slabý, že nedokáže korigovat rozhodnutí nezkušeného pana ministra.